Rozprava byla přerušena. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 359/4, který byl doručen dne 27. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 359/5 a 359/6. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě a já se ptám, kdo má zájem o vystoupení. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedající.

Nakonec pokud jste dnes sledovali ranní vysílání, kdy se vyjadřovali dopravní policisté a kdy se zhodnocoval stav, jak to vypadá s předjížděním kamionů na českých dálnicích, tak jste zjistili, že ŘSD už konalo, policie začíná konat, že jsou úseky, kde ten zákaz už dneska je, a jsou úseky, kde může být proměnlivě ten zákaz zadán vzhledem třeba ke klimatickým podmínkám.

A chápu tímto i ten záměr předkladatelů, že to chtěli takto vyřešit. Nicméně známe všichni, že úplná prohibice, úplný zákaz většinou nic neřeší, vyvolá další problémy a ta cesta může být ještě komplikovanější a výsledek daleko horší...